To si fakt někdo myslí? Kde sedíte za výlohou a všichni vás vidí a poznávají?

A mimochodem, jako poslanec mám právo ze zákona se scházet s oběma pány i mimo Sněmovnu.

Ale vážené kolegyně a kolegové, abychom si rozuměli, já to nerozporuji.

Tak to prostě je. Cituji: